Prosím, aby se ujal slova zpravodaj volebního výboru, poslanec Ondřej Babka, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.